Já vám děkuji, pane místopředsedo, a podle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Děkuji pěkně.